Paní poslankyně Pěnčíková s faktickou poznámkou. Tak ještě jednou, dámy a pánové. Já jsem podle předřečníka pana kolegy Kalouska pochopila, že jediné, co ho zaujalo, je cena hovězího, nebo doteď uvažovat vůbec nad nějakou soustavností toho hovězího dobytka a kolegy poslance, každopádně za ty necelé dvě minuty, které tady hovořil, jsem pochopila, že si z těch projevů vlastně neodnesl vůbec nic.

A jelikož tady máme za předkladatele pana ministra, tak očekávám a myslím si, že jste zodpovědní nejenom nám, poslancům, ale hlavně veřejnosti, těm deseti milionům obyvatel České republiky zodpovědět dotazy, které tady byly vzneseny. Děkuji. Pan poslanec Rom Kostřica, po něm pan poslanec Gabal, po něm pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den přeji.

Pan poslanec Gabal a jeho faktická poznámka, po něm pan předseda Kalousek. Děkuji. Pan kolega předřečník řekl část toho, co jsem chtěl říci.

Děkuji. Pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Plzák, poté pan poslanec Kováčik, pan poslanec Luzar, pan poslanec Dolejš. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího dobrá, paní poslankyně. Použil jsem to jenom jako příklad toho, jak promiňte nebezpečné jsou vaše argumenty a váš odpor k tomu, aby se rozšiřoval společný trh.

Demokratické síly, které jsou sebevědomé a nebojí se, staví mosty.

Pan poslanec Plzák a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Kováčik.

Takže prosím, pan předseda Kováčik a jeho faktická poznámka. Pane předsedo, prosím, vaše faktická poznámka. No víte, přátelé, my se vám tady snažíme věcně argumentovat, proč se nám ta záležitost pranic nelíbí. Možná proto se snažíme tak úporně vás přesvědčit, že cítíme zodpovědnost před občany a že holt to třeba u těch ostatních až tak nebylo, že se nechali zlomit, že se nechali nátlakem k té smlouvě, k tomu souhlasu, přesvědčit. Ono to není všechno tak čisté černé nebo čisté bílé. A jenom k panu kolegovi Gabalovi a ostatně k ostatním také my věcně, my do toho netaháme politiku a politikaření, my to tady nezdržujeme zbytečnými politickými půtkami, my se snažíme na té faktické rovině.

Děkuji.

Vážená pane předsedající, dámy a pánové, pane předsedající, vaším prostřednictvím ke kolegovi Gabalovi. Ano, sedmadvacítka nejsou hloupí lidé. A to považuji třeba z našeho pohledu za docela velký problém. Upozorňoval jsem na konkrétní problémy, které to může způsobit. Ale my tady sice budeme mít brazilské banány, ale bude nám chybět české maso a to je větší problém, si já osobně myslím.

A pokud dnešní senioři umírají namnoze v osmdesáti a dokonce ve vyšším věku, tak to není určitě jenom záležitost posledních několika let.

Opakování matka moudrosti.